Děkuji.

Máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, mám interpelaci na pana ministra životního prostředí. Vážený pane ministře, dnes jsme schvalovali Zprávu o stavu životního prostředí na rok 2013. Ve zprávě se píše: I přes dlouhodobý pokles emisí, znečišťujících látek, se kvalita ovzduší na území České republiky nezlepšuje.

Vzhledem k regionálním zvyklostem a cenám energií je u rodinných domů stále velmi obvyklé spalování pevných paliv. Povědomí o tvorbě a ochraně životního prostředí, tedy prostředí, ve kterém žiji já, rodina a sousedé, se mezi občany postupně zvyšuje. Vlastníci rodinných domů postupně začínají měnit svá lokální topeniště na topeniště s vyššími emisními třídami. Napomáhají tomu i takzvané kotlíkové dotace. Díky za tyto dotace. Zde doporučuji maximální zjednodušení pravidel čerpání pro co největší zájem žadatelů. Ostraváci jsou hrdí a jejich hrdost může být překážkou v podávání žádostí.

Jsem z Ostravy, ale takto skutečně netopím.

Proto mám druhý dotaz, zda a jak se Ministerstvo životního prostředí zaměřuje na další významné zdroje znečištění, kterými jsou velké zdroje elektrárny, teplárny, hutě a doprava. A to vše při schopnosti zachování či rozvoji pracovních míst. Děkuji. Děkuji vám, pane poslanče.

Požádám tedy o interpelaci pana poslance Petra Bendla, který interpeluje pana ministra Mariana Jurečku. Máte slovo.

To celé bez výběrového řízení. Pane ministře, tato vláda často kritizuje vlády minulé v tom, co kde dělaly špatně, a říkáte společně jako vládní koalice, že bude líp. Toto je ten standard, který jste chtěli? Vzhledem k nepřítomnosti pana ministra vám bude odpovězeno písemně. Nyní požádám pana poslance Michala Kučeru, který má interpelaci na pana ministra Dana Ťoka. Máte slovo, pane poslanče.

Přibíhá.

Chtěl bych vás upozornit, že jakékoli zlehčování problematiky ochrany životního prostředí na odborných fórech, byť jen ve snaze o vtip, je z úst ministra vlády České republiky naprosto neakceptovatelné. Tady se dotýkám zlehčování ochrany chráněných druhů ve vašem případě bobra evropského. O výstavbě jezu na Labi nebudou naštěstí rozhodovat smyslové vjemy, ale zákony naší země.

Můžete zaručit, že povolování výstavby děčínských jezů například vliv stavby na životní prostředí bude skutečně probíhat nezávisle a nestranně? Děkuji a požádám pana ministra, aby vám odpověděl na vaši interpelaci. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, v žádném případě jsem neměl v úmyslu zpochybňovat zákony v ochraně přírody a další záležitosti. Rád bych panu poslanci prostřednictvím pana předsedajícího sdělil, že já sám nechci žádným způsobem zasahovat nebo žádným negativním způsobem ovlivňovat to, abychom, řekl bych, oprávněné požadavky na ochranu přírody aplikovali i na děčínském jezu.

Já bych tomu rád pomohl.

Pan poslanec se chystá položit doplňující otázku. Máte slovo.

Nedivte se tedy, že část veřejnosti je na taková prohlášení, jako bylo to vaše, citlivá. Děkuji vám.

Nyní požádám paní poslankyni Janu Hnykovou o její interpelaci na ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou. Máte slovo. Děkuju, pane předsedající. Vážená paní ministryně, výbor pro sociální politiku velmi bedlivě sleduje a zajímá se o informační systémy v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. V minulé době došlo právě zásahem ministerstva vedeného tehdy panem Drábkem k neblahým okolnostem. Jen díky nadstandardnímu nasazení pracovníků úřadu práce se zabránilo velkým sociálním dopadům. Jak jsme byli informováni, na zadávací dokumentaci nových IT systémů pracovalo 24 skupin, které připravovaly zadávací dokumentaci. Jako členové výboru jsme měli zájem o účast v expertní skupině, která měla zpracovat samotnou zadávací dokumentaci pro výběrové řízení. Nebylo nám to umožněno s odůvodněním, že jde o záležitosti utajované.